Ale zatím to jednání nevidím.

Řekněte to a určitě se dohodneme na pokračování. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Chodíme tam oba dva, prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo, a oba dva víme, že jsem pana předsedu Faltýnka opakovaně prosil: Domluvme se na zákony, které se dají snadno odhlasovat.

Ale vy jste se v rámci koalice nebyli schopni dohodnout! Já jsem říkal, že velmi rád podpořím jakýkoliv zákon, který není konfliktní, ať aspoň něco odpracujeme.

Já ten pocit nemám. To, že tady nefunguje organizace vedení Sněmovny, to, že tady nefunguje žádná dohoda a cokoli, co se domluví, se vzápětí poruší, není moje chyba.

Ten chtěl, aby tam ty body byly, a já jsem s tím naprosto souhlasil! Co jsem já, abych posuzoval, který bod je významný nebo není? Garantoval, že tyto body jsou nekonfliktní.

Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

Jestli toto všechno je zbytečné, v pořádku, já to respektuji. Mám pocit, že vládní koalice má samozřejmě právo nepřihlašovat se v práci k tomu, aby nadále pracovala. Je to legitimní postoj k tomu, jak se tady chovat. Jenom nám pak nevyčítejte, že jsme nebyli připraveni se bavit o tom, jakým způsobem na podzim naložit s pandemií. A jestli pokládáte za rozumné, abychom skutečně děti, až se vrátí z prázdnin, za další stovky milionů, které tohle ministerstvo už rozházelo, otestovali prvního, třetího, sedmého, tak bezvadné, dejte na to ruku a pojďme se rozejít. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Takže stav na té listině neodpovídá realitě, kterou jsem tady před vámi dnes demonstroval. To číslo tam je špatně.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.